Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, ono ve světle dnešních tragických událostí v Bruselu je snad víc než jasné, že dohoda mezi Tureckem a Evropskou unií znamená značné bezpečnostní ohrožení pro Českou republiku. Podstatnou součástí této dohody je totiž zrušení vízového režimu pro turecké občany cestující do Unie nejpozději do konce června 2016 a oživení procesu vstupu Turecka do Evropské unie. Řekněme si naprosto otevřeně, co to pro Českou republiku bude reálně znamenat.

Jeho zrušení může spustit příliv nebezpečných osob z Turecka k nám. Přiznejme si na rovinu, že bezvízový styk pro Turecko znamená bezvízový styk pro bojovníky Islámského státu a islámské radikály. Tito útočníci dnes musí hledat složité cesty, jak se do Evropy dostat. Vydávají se za uprchlíky, složitě verbují členy mezi přistěhovalci v Evropě, což teroristické útoky podstatně ztěžuje. Turecko není schopné kontrolovat nelegální přechod hranice ze Sýrie, kde působí Islámský stát. Jeho bojovníci tak budou mít extrémně zjednodušený přístup k nám. Neméně nebezpečné je rozšíření obchodu s drogami, zbraněmi a lidmi. Pro Evropu je už dneska složité těmto problémům vzdorovat, a teď se tomu mají otevřít dveře dokořán.

Nezanedbatelné je i zdravotní riziko. Nikdo nezaručí, že nedojde k rozšíření nebezpečných nemocí. Já bych, přiznám se, i rozuměl tomu, že bezvízový styk s Tureckem bude předmětem debat bezpečnostních expertů, že se jím budou zabývat orgány, které jsou odpovědné za bezpečnost České republiky. A na základě této diskuse se to, doufám, zamítne poté jako příliš rizikové. Co se ale ve skutečnosti stalo? O tomto záměru nebyl informován ani výbor pro bezpečnost, ani výbor pro obranu. Výbor pro evropské záležitosti dokonce schválil na návrh Úsvitu usnesení, že má premiér odmítnout bezvízový styk s Tureckem. Přitom usnesení tohoto výboru, jak všichni víme, má váhu usnesení celé Sněmovny. Jako by nestačilo, že podle interního dokumentu francouzské policie vypracovaného po listopadových teroristických útocích v Paříži pro ministra vnitra v Evropě může být připravených 90 sebevražedných atentátníků.

Evropským lídrům to nejspíš nestačí a chtějí bezpečnostní rizika ještě zvyšovat. Současná kancléřka Merkelová před deseti lety uvedla, že integrace Turků v Německu po 30 letech integrování zcela selhala. A dnes se svými kumpány v Bruselu otevírá cestu do Unie pro další miliony Turků a dalších etnicky a nábožensky cizích, a buďme klidně politicky nekorektní, vesměs neintegrovatelných obyvatel Afriky a okolí. Prosím vás proto, abyste podpořili návrhy Úsvitu, které odmítají dohodu, kterou uzavřel premiér Sobotka proti našemu zájmu s Tureckem. Odmítáme v ní jak zavedení bezvízového styku, tak i otevření procesu vstupu Turecka do Evropské unie. Já tady dnes poměrně užasle sleduji, jak najednou kolegyně a kolegové prakticky napříč spektrem volají po ochraně hranic, volají po zvýšení bezpečnosti. Takže to samozřejmě vítám. Ale škoda, že jste se podle toho nechovali, když Úsvit potřebné zákony a usnesení předkládal, a smetli jste je ze stolu. Dobře, co bylo, bylo. Teď věřím, že naše návrhy usnesení podpoříte. A pokud náhodou ne, tak my vám dáme rádi šanci si to přes noc ještě rozmyslet, a pokud neprojdou, tak je zítra předložíme znovu. Děkuji vám za pozornost.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající, a omlouvám se paní Langšádlové.

Pokud si pamatuji, nebylo tam ani slovo o tom, s čím jste se vrátil. Já už nebudu opakovat to všechno, na čem jsme se tam domluvili. Chci jenom zdůraznit to, že vysloveně jsme hlasovali pro to jako členové výboru pro evropské záležitosti, abychom nepřipustili v žádném případě zrušení vízové povinnosti. Teď zkracuji. V televizním záznamu ze summitu, který jsem sledoval, a jsem na to velice citlivý jako někdejší televizní pracovník, jsem už dlouho jako Evropan, zdůrazňuji Evropan z rozumu, nezažil takový pocit ponížení. Turecký prezident nám dává z televizní obrazovky lekci z etiky.

A jak je nám známo, z něj Turci vyhánějí všechny křesťany.

Nikdo od vás nemůže očekávat, že se asimilaci podrobíte. Neboť asimilace je zločin proti lidskosti. To je méně známý výrok: Demokracie je jako tramvaj, která nás doveze tam, kam chceme, a pak vystoupíme. A abychom si o myšlení našeho potenciálního partnera udělali komplexnější obrázek, ještě jeden výrok, tentokrát už není tak jinotajný: Neexistuje islám a islamismus. Existuje jen jeden islám. Kdo říká něco jiného, uráží islám. Pane premiére, nepřítomný, vážně věříte takovému partnerovi? Jako koaliční poslanec to dokážu ocenit a jsem rád. Teď ovšem před vámi stojí problém takového formátu a druhu, jaký neřešil ani jeden z vašich polistopadových předchůdců. Může jít o přímé ohrožení našeho životního stylu, naší kultury i státnosti. Nakonec jde o ohrožení evropské civilizace vůbec. Nebo nedělali. Česká republika potřebuje svou migrační politiku, která bude dlouhodobě chránit její zájmy. Máme ji? Nemůžeme se poléhat na evropskou většinu podle logiky: přidáme se k těm silným a nic se nám nestane. Anebo: když to schvaluje Německo, Francie a další, tak se nemáme čeho bát. Dnes každý, jak je vidět, hájí své zájmy. Musím se přiznat, že vám takové rozhodování nezávidím.